Děkuji. Pan ministr už nebude reagovat. Každý má právo na mikrofon vyjádřit svůj názor a položit otázku, jakou chce.

Znovu říkám, abyste pokud možno na sebe nepokřikovali. Děkuji za slovo. A já si myslím, že jsme to udělali dobře. Takže díky tomu, že se takhle zasáhlo, díky tomu, že se to rozvířilo, tak stát o to nepřijde. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, stěžujeme si občas, jak interpelace nemají tu úroveň, to, co by se mělo řešit.

Je to vaše volba.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu vaším prostřednictvím. Tohle byl hlavní volební slib ANO, který byl zcela klíčový v té závěrečné fázi volební kampaně.

A já se teď ptám, kdy ty peníze uvidí naši občané. Vy jste slibovali 2 tisíce miliard našim občanům, a pan ministr nedokáže odpovědět ani na jednoduchou otázku, kdy tedy můžeme očekávat, že ta těžba začne. Ani takhle základní jednoduchou otázku nedokáže váš pan ministr zodpovědět. A vy mi říkáte, že tady devalvuji institut interpelací.

Mně je opravdu líto, že nerozumíte základním investičním a... Je mi líto, že nerozumíte základním podnikatelským a investičním pravidlům. Jedna věc je aktivum, o které se zde hrálo, druhá věc je příjem do státního rozpočtu. Aktivum je to, čím ten stát disponuje. A to je to, o co by měl usilovat, aby měl. Mimo jiné i komodit, které se budou někdy těžit. A můžeme diskutovat, jestli hodnota toho aktiva je tisíc miliard, dva tisíce miliard, tři tisíce miliard.

Toto aby se dalo realizovat, znamenalo, že stát nějakým způsobem nad ním musí mít kontrolu. Pokud nad ním nebude mít kontrolu, pak hrozí to, že se o toto aktivum přijde. A toto aktivum nebylo pod kontrolou státu. A budoucí vládní garnitury, a to záleží na tom prostě, které to budou, se musí rozhodnout, jestli to budou těžit a zhodnocovat, anebo to zůstane pouze jako hodnota, která prostě bude mít nějaký charakter a která prostě se bude v nějakém čase vyvíjet. To znamená, ten stát tuto hodnotu v tom dneska má. Jednoznačně.

A to pochopitelně není jenom otázka vlády, to je otázka prostě všech dalších aktérů, kteří v tom jsou.

Děkuji za slovo. Pánové, zkuste mi říct a dokázat, že se to nestane. Protože nevíte stejně tak jako my nevíme, kdy se začne těžit, jak to bude vypadat. Ale je to pod kontrolou státu. Nedokážete, že to nebude.

Já také neříkám něco o tom, že jste například přivedl spoustu firem ke krachu.

Připraví se pan poslanec místopředseda Pikal. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím reagovat na pana ministra. Nicméně vy jste slibovali ten benefit, vy jste slibovali 2 tisíce miliard pro naše lidi. To jsou vaše billboardy. Ne naše. To jsou billboardy hnutí ANO.

A bez toho si můžeme vyprávět pohádky o tom, že jsme vlastně bilionáři, protože tamhle máme lithium, ale žádné důchody to nezaplatí.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

To prostě nejde.

Prosím vás jenom, vy jste také jezdili autobusem a slibovali jste, koho všeho zavřete, že. Takže ono se to zatím naštěstí nestalo, zatím nerozhodujete, koho zavřete.